Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. My jsme skutečně za hnutí ANO připojili podpisy ke zřízení vyšetřovací komise, takže já to tady potvrzuji. Je to na těch listinách, které vám teď byly předány do rukou, pane místopředsedo. A ještě bych chtěla velmi poprosit, protože potřebujeme si tady dohodnout nějaké organizační věci napříč politickým spektrem, tak vás chci poprosit o 15 minut přestávky.